Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Má někdo jiný návrh?

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 1 přihlášeno 120 poslanců a poslankyň, pro 117, proti žádný. Návrh byl přijat.

Mám zde jedno sdělení. Pan poslanec Foldyna hlasuje s náhradní kartou 31.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti? V hlasování číslo 2 přihlášeno 138 poslanců a poslankyň, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat. Vyčlenili jsme tedy dnešní den pro jednání o zákonech pro třetí čtení a i jiné hodiny, platí tedy do 19. hodiny. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 42. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Znamená to tedy, že jsme schválili pořad schůze, tak jak byl navržen. A nyní přistoupíme k jedinému bodu této schůze, kterým je

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Zbyněk Stanjura a zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Josef Bernard.

Táži se nyní navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Tak prosím, pane ministře, máte slovo. A než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Opravdu stručný úvod, protože tento materiál doputoval do třetího čtení, tak jenom připomenu ty hlavní důvody pro předložení tohoto materiálu. To jsou dopady pokračujícího válečného konfliktu na Ukrajině, jehož důsledky nebyly známy v okamžiku přípravy a předložení státního rozpočtu pro rok 2022 do Poslanecké sněmovny. Omlouvám se, pane ministře, že vás přerušuji. Kolegové, kolegyně, prosím o klid, popřípadě přesuňte své rozhovory do předsálí.